Také děkuji, pane předsedo.

Prosím, máte slovo.

Nicméně ta situace a ta jednotlivá opatření se mohou samozřejmě v čase měnit.

Třicet dnů.

Prostě to jsou podle mě jasné věci.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Tak já děkuju, děkuju za slovo, paní místopředsedkyně.

Já navážu na pana předsedu Výborného a nebudu už tady opakovat argumenty, citovala jsem pana... budu se držet teď vlastně ústavnosti té lhůty.

A tady to už opakovat nebudu.

pověřuje předsedu komise, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu, seznámil s ním senátory a zaslal jej k informaci předsedkyni Poslanecké sněmovny.

Říká to i stálá komise Senátu pro ústavu a parlamentní procedury.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Nicméně já respektuji usnesení komise.

Vzpomeňte, paní předsedkyně, prostřednictvím paní místopředsedkyně, debatu o volebním zákoně například, byla velmi vzrušená. Taky na to byly různé právní názory.